Prosím, zamyslete se. Tady jde přece o víc.

Svým hlasováním vlastně způsobíte, že důchody za 5, 10 nebo 20 let budou v reálné hodnotě nižší než doposud.

Nedokázali jste jim zabezpečit patřičný přístup ke vzdělání, zavřeli jste je doma, narušili jste jejich sociální kontakty a způsobili řadu psychických komplikací.

Důrazně proto před vaší nezodpovědností varuji. To, v jak špatné ekonomické situaci naše země je, nelze svést na opozici, nelze to svést na Jakoba nebo na Kalouska, a dokonce se nejde vymluvit ani na covid, opravdu ne. Moc rád bych hlasoval pro co nejvyšší zvýšení důchodů, ale kvůli tomu, kam tato vláda naši zemi dovedla, bohužel nemohu.

Děkuji za pozornost. Nyní tu mám další přednostní právo, paní poslankyně Pekarová Adamová. Děkuji za slovo.

Ale to jste neudělali, proto vás k tomu chceme vyzvat. Mám tady připravené doprovodné usnesení k návrhu zákona, který dnes projednáváme, a dovolím si vám jej teď citovat a požádat vás o jeho podporu, ale hlavně vyzvat vládu k jeho realizaci, protože Poslanecká sněmovna tímto usnesením cituji